Že tento zpravodajský útvar bude podléhat parlamentní kontrole, na tom jsme se tady dohodli v roce 2012. Vy to teď nechcete. Vy prostě nechcete pracovat, vy nechcete makat.

Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické poslanec Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já tady trpělivě čekám se svým procedurálním návrhem, až skončí tento bod, abych ho nerušil, ale když už tedy pan předseda Kalousek zmínil moje jméno, tak jsem se přihlásil, také abych vás nepřekvapil na poslední chvíli. Dovoluji si jménem dvou poslaneckých klubů, sociální demokracie a ANO 2011, navrhnout, abychom dnes jednali a procedurálně i meritorně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.

Přivolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Sklenáka. Kdo je pro, abychom hlasovali a jednali i po 19. hodině, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ptám se, kdo další se hlásí do diskuse. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Bývá zvykem takové návrhy předkládat po předběžné dohodě. Musíme si to promyslet.